Krásné dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Ale pojďme se vrátit k meritu této schůze. Tím jste nevysvětlili, proč vám toto nevadí. Proč prostě jste v pohodě, takzvaně. Radši tady házíte nějakými nesmyslnými miliardami, abyste odvedl pozornost. Já tomu rozumím. Ale věřte tomu, že občané nikoliv. A rozhodně to není v souladu s tím, co jste celou dobu hlásali.

Já věřím, že když oni zjistí jakoukoliv pochybnost, tak se tím budou zaobírat.

Takže jste se tam dostali poprvé a už je z toho hrozně zle.

Jenomže víte, pane ministře, ono já si ani nemyslím, že byste nějakým způsobem zasahoval do výběru policejního prezidenta, ono to není vůbec jednoduché. Ono se tam jen tak nedá nějaký kamarád dostat z ulice. Ale ani si nemyslím, že byste mohl zasahovat nějak přímo do trestních řízení, nepředpokládám to, já si to neumím představit, že bych někdy do něčeho zasahovala, co bylo mimo moji gesci v rámci Ministerstva financí, takže vůbec vás z toho nebudu podezírat. Ale ony jsou jiné problémy.

A to už je prostě nebezpečný střet zájmů. Víte, vy jste si tady postěžoval, že vlastně jste nemohl vědět o žádném porušení zákona.

Protože ta pachuť, ta pachuť tady zůstává. A že říkáte, že firma REMA není jenom nezisková, že má i nějaké jiné zdroje financování a z těch vám poskytla, vždyť přece to už je něco tak nepříjemného pro vás, nepříjemného, ta pachuť, obrovská pachuť, že bych vždycky na vašem místě se snažila obejít takový problém obloukem a rozhodně peníze vrátit.

Také děkuji. Zeptám se, jestli se někdo ještě hlásí s přednostním právem k pořadu schůze. Vidím pana předsedu hnutí ANO pana Andreje Babiše. Pane předsedo, máte slovo. Takže dobrý den. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Nemocnej Babišem.

Takže co jste to tady naplácal, pane Michálku, prostřednictvím paní předsedající? Když vzniklo hnutí ANO a nemělo peníze, než uspělo ve volbách, ano, tak mé bývalé firmy darovaly asi 34 milionů a dal jsem půjčku. A nebyl jsem účelově trestně stíhaný.

Takže pan Michálek lže normálně.